Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní studentský den.

Takže to je ta situace, a pak hlasovat o zákonu jako celku.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Takže můžeme přistoupit k hlasování.

Prosím, pane poslanče.

Za navrhovatele?

Tak prosím.

Za navrhovatele? Takže já zahajuji hlasování.

Ano, takže o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.